Určitě se všichni shodnete napříč, že dávky dnes, tak jak jsou nastaveny, tak jsou zneužívány a nadužívány. A já se velmi těším na to, že pokud obě dvě novely přijdou sem do Sněmovny, tak úplně stejně napříč politickým spektrem se k nim postavíte, protože o tom tyto dvě navržené novely, byť jsou zatím pouze v Legislativní radě vlády, o tom tyto dvě novely jsou. Proto s těmi novelami přicházíme, aby se něco začalo dít. Mohlo se už předtím, nezačalo, proto teď s tím přicházíme.

Děkuji moc.

Děkuji, pane místopředsedo. To čerpání ze strany starostů je proto, že ty podmínky jsou poměrně složité. Já děkuji za tu možnost, že se spolu potkáme, že otevřeme téma Státního fondu rozvoje bydlení. Pevně věřím, že najdeme řešení pro obce, aby mohly budovat svůj bytový fond. Takže děkuji za to, že můžeme tuto situaci řešit. Děkuji a nyní požádám pana předsedu Kalouska. Děkuji.

Jistě kompetentně.

Není to, prostřednictvím pana předsedajícího, trochu nefér, paní poslankyně?

Jsou tu lidé ze sociálního výboru, z rozpočtového výboru. Ale to byste jim to museli umožnit a schválit program schůze, o což vás prosím. Děkuji. A nyní poslední přihlášený, pan předseda Michálek. Děkuji za slovo.

To zaprvé. Ne všechna města jsou jako Ústí. Když už se bavíme o tom, jak to vypadá v jednotlivých městech, tak bych přispěl svou zkušeností z hlavního města Prahy, které je také specifické a kde je také problém, že přijdou lidé, kteří mají sociální problémy a jsou u nich důvody, proč by měli získat sociální bydlení, a sociální bydlení nezískají.

Takže takovýmto způsobem se nakládá potom s těmi dotovanými domy, které zaplatí ministerstvo.

Takže já jsem chtěl poprosit paní ministryni, aby to mohla zahrnout i do svého připravovaného návrhu, aby městy dotované byty nebyly přenechávány těmto vysokopříjmovým skupinám, ale aby se skutečně dostalo na ty potřebné. Děkuji. Pan předseda Stanjura, zatím posledně přihlášený. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Já jsem úmyslně počkal, až vystoupí ti, kteří mohou.

To zaprvé. Za druhé.

Dal jsem si tu práci a porovnal jsem si první programové prohlášení vlády Andreje Babiše, to znamená této vlády v demisi, s programovým prohlášením, které je zveřejněno.